Věřil jsem tomu a dodneška věřím, že to je cesta správným směrem, a proto mě trochu mrzí ty argumenty naprosto zpolitizované a fádní.

Kdyby to přineslo 3 miliardy, tak to přece má svůj význam.